Současně jsou ty očkovací látky darovány.

Není to pravda a já předchozím ministrům a vládě děkuji, že tyto vakcíny objednali. Děkuji panu ministrovi. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A platíme třeba výrobci za to nějakou pokutu, že jsme je nespotřebovali?

Děkuji. Ano.

Děkuji, pane předsedající.

Domnívám se, že to ani takhle být nějakým způsobem nemůže.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem si tady na paní ministryni připravil speciální respirátor, který je reklamou programu zavedeného ještě za mého vedení na Ministerstvu životního prostředí Nová zelená úsporám a věřím, že ten program vydrží i nadále, protože je dobrý a souvisí intenzivně nebo velmi úzce s tím, co chci říct.

To nechávám nějak bez komentáře, je to pro mě ale určitý řekněme důkaz toho, jak se uvažuje aspoň v části Evropské komise.

Vždyť všichni víme, že ruský zemní plyn měl, a to nejenom v České republice a tady připomínám třeba poslední vyjádření německého politika pana Habecka, dokonce za stranu Zelených, který hovoří o určité samozřejmě znovu revitalizaci některých uhelných dolů tak ruský plyn tedy nejen v České republice, ale i v jiných zemích by mělo nahradit uhlí. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.